Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Vysvětlete tady poslankyním a poslancům, divákům, co ve vašem světě znamená vliv na generálního ředitele. My tady předkládáme návrh, který komplikuje politikům, jakékoli politické reprezentaci, vliv na veřejnoprávní televizi. Ve vašem světě, ve světě, jehož přirozenou součástí je evidentně z vašich vystoupení politický vliv na veřejnoprávní média, toto zjevně neplatí.

Všichni chtějí reagovat.

Protože my tady máme ty otázky, měli jsme je nejdříve a nedostali jsme na ně odpovědi.